Já vám děkuji, paní ministryně.

Takže doplním pouze to, co nebylo řečeno.

Právní úprava posiluje informovanost národně vyslaných zaměstnanců o jejich pracovních právech a povinnostech v České republice a přispěje tak i ke zvýšení jejich pracovněprávních jistot.

Děkuji za pozornost. Já vám děkuji.

Dobrý den a děkuji za slovo. Děkuji. Je tedy otevřena rozprava a jako první je přihlášena paní poslankyně Adamová a po ní pan poslanec Opálka. Prosím, paní poslankyně, máte slovo. Hezký podvečer, dámy a pánové.

Stejně tak při postupu spolupráce při vymáhání uložených pokut za porušení povinností v této oblasti. Nicméně novela zavádí také institut ručení za vyplácení mzdy, kdy odběratel služby poskytnuté v jiné členské zemi, než je sídlo dodavatele, ručí za vyplacení mzdy zaměstnancům dodavatele. To je absolutně nepřijatelné a je to opravdu něco, co ani směrnice nepožaduje, pouze umožňuje, a my v tomto případě jsme opět papežštější než papež, protože si vkládáme do našich zákonů něco, co se opravdu může velmi vymstít v budoucnu.

Já myslím, že z toho je jasná absurdita celého tohoto opatření. Podle návrhu se odběratel sice může administrativně náročným způsobem z této odpovědnosti vyvinit, ale to nic nemění na principiální nepřijatelnosti takovéhoto navrhovaného ustanovení. Ale tím nechci naznačit, že i kdyby to řešil, tak by to pak bylo přijatelné. Podle mne je to principiálně nepřijatelné a navíc špatně legislativně zpracované. Nebudu tedy sice dávat návrh na zamítnutí, ale rozhodně bychom se touto částí novely měli velmi důkladně zabývat ve výborech. Myslím si, že v tomto případě novela nemá být přiřknuta pouze výboru sociálnímu, ale měl by se jí zabývat i hospodářský výbor. Takže navrhuji rovnou i projednání v hospodářském výboru. A rozhodně bychom tedy neměli připustit, a jsem ráda, že tady bylo veto vzneseno, abychom takto zásadní novinku do našeho právního řádu projednávali ve zrychleném jenom v prvním čtení. Pro podnikatele to je určitě důležité a je to další návrh, který výrazně ztěžuje ekonomickou spolupráci mezi firmami z různých členských zemí. Myslím si, že bychom se k tomu měli postavit důsledně. Takže pokud bude následně tady tato konkrétní pasáž v novele zákona o zaměstnanosti stále platná, tak určitě budu navrhovat pozměňovací návrh, kterým ji úplně zruším a vyjmu. Děkuji za pozornost.

Pane místopředsedo, vážená paní ministryně, kolegyně a kolegové, dneska snad už z mé strany naposledy učiním pár poznámek i k tomuto návrhu. Napřed bych chtěl poznamenat, že pracovní právo je postiženo obrovskou škálou novel.

Víte, nevím, jak se na to dívají právníci a zejména zaměstnavatelé, kterých se to týká, ale taková ta salámová metoda, kousek po kousku, si nemyslím, že přispívá k právnímu vědomí a prostředí kvalitně. Máme na stole jakoby pouze harmonizaci.

Takže dva roky a jeden měsíc jsme nezvládli tuto harmonizaci projednat a schválit. Ta byla zavetována, takže snad nám nebudou hrozit sankce, ale když už to tak dopadlo, tak bych chtěl doporučit Ministerstvu práce a sociálních věcí, předpokládám, že bude žádat o zkrácení lhůty, aby k tomuto zákonu připojila ten pozměňovací návrh paní ministryně, který jste počítala k sněmovnímu tisku 911, aby tedy šel k sněmovnímu tisku 964, to je ten příspěvek státu dle § 78 zákona o zaměstnanosti, kde jde o příspěvek pro zdravotně znevýhodněné a zdravotně postižené.

Toť vše, co jsem chtěl poznamenat.